Zatímco stávající zákon počítá s tím, že generální ředitel České televize musí být zvolen 10 hlasy z 15, to je právě tou dvoutřetinovou většinou, jeho novelizovaná verze pracuje s tím, že ke zvolení generálního ředitele bude příště stačit prostá většina hlasů, tedy opět 10, avšak už z celkových 18. Podobně tomu má být i v případě Českého rozhlasu, kde by se měl snížit celkový počet potřebných hlasů ke zvolení i odvolání jeho generálního ředitele. Podle nové předlohy už k tomu má najednou stačit většina všech rozhlasových radních, tedy 5 hlasů.

Je to zcela evidentní. Vládní koalici nejde o žádnou nezávislost České televize nebo Českého rozhlasu, o jejich transparentnost a o finanční stabilitu, jak o tom často vládní představitelé naprosto falešně hovoří, ale jen a jen o sebe, o vlastní politický prospěch a o to, aby ovládali veřejnoprávní média další dlouhá léta a aby to byli pouze vládní či vládě poplatní a zavázaní televizní radní, kteří budou rozhodovat o tom, kdo bude stát v čele našeho politicky a společensky nejvlivnějšího média dalších šest let.

Viděli jsme to teď při prezidentské volbě. Dokonce tato rada, která tam sedí teď, řekla, že někteří kandidáti byli jasně znevýhodněni v prezidentské volbě, a byli znevýhodněni například i moderujícím redaktorem. Po změně tohoto zákona s něčím takovým už nepočítejme, že by rada se snažila chovat k někomu z pětikoalice kriticky nebo že by dělala správně a dobře svou práci. Myslím, že to je přesně důvod, proč toto všechno se děje, je to přesně důvod, aby volby byly pro pětikoalici v budoucnu daleko jednodušší. Původní návrh novely, který jsem už zmínil, počítal se zachováním 15 členů kontrolní rady České televize, z nichž by poslanci volili 10 členů a senátoři 5. Stávající návrh tedy kromě jiného výrazněji zatíží i rozpočet České televize tím, že bude muset hradit ze svého platy dalších tří radních a příslušné náklady na ně. To se asi neshoduje s předstíranou starostí vlády o hospodaření České televize a rozpočtovou odpovědností. Takže co můžeme čekat? Můžeme čekat, že přijde nový ředitel České televize a řekne: Vážení občané České republiky, je potřeba, abychom zvýšili poplatky, protože jsme si tady rozhodli, že budeme mít o tři radní víc, a někdo je musí zaplatit, a já bych musel propustit nějaké redaktory nebo bych ty peníze musel hledat někde jinde. Samozřejmě že rozpočet televize je obrovský, okolo 8 miliard ročně, ale jsem přesvědčen o tom, že můžeme čekat, že přestože tam před čtyřmi roky byly asi 3 miliardy na rezervním fondu, tak ten už je rozpuštěn, a jsem přesvědčen, že můžeme čekat, že přijde buď starý, staronový, možná staronový teď, když si pětikoalice schválí tento zákon, ředitel České televize a řekne: Zaplaťte, občané České republiky, nemám prachy na tři nové radní. Vládní koalice se však dle všeho stále zřejmě úplně nevzdává ani možnosti vyměnit a ovládnout celou Radu České televize.

Pokud by Sněmovna jako celek doporučení svého volebního výboru respektovala, je cesta k odvolání celé televizní rady a zvolení nové dle vládních not naprosto volná.

Byli jsme toho zde ve Sněmovně svědky při této příležitosti již několikrát.

A když jim došlo, že to nebudou moct dělat pořád, vymysleli právě to, že se část rady bude volit v Senátu, kde vlastně pětikoalice nemá žádnou opozici, nebo jenom minimální.

Mimochodem, totéž ve velkém plánuje vládní pětikoalice i pro volby do Sněmovny a pro volby prezidenta republiky tím, že chce protlačit mnou v úvodu projevu zmíněnou novelu volební legislativy, která by do českého právního řádu zavedla takzvané korespondenční hlasování, které tajnost a svobodu volby znemožňuje, a navíc dává obrovský prostor pro nejrůznější volební podvody a manipulace a znevěrohodňuje volby jako takové a důvěru občanů v jejich výsledky. Je důvodné se domnívat, že kdo takto zásadním způsobem opakovaně porušuje základní demokratické principy ve snaze posílit a zakonzervovat svoji politickou moc nad veřejnoprávními médii, nebude se rozpakovat porušit tyto principy včetně principů a hodnot svobodné politické soutěže, svobody projevu či politické plurality znovu a opakovaně, třeba právě tehdy, kdy bude prostřednictvím kontrolních rad řídit média veřejné služby a prostřednictvím jejich vedení rozhodovat o ovlivňování politické situace v naší zemi. A to už nemá se svobodou a demokracií vůbec nic společného, naopak, byl by to návrat zpět k režimu, který nebyl ani svobodný, ani demokratický. Poslanecký klub hnutí SPD proto předložený vládní návrh jednoznačně odmítá jako naprosto neslučitelný s ústavním systémem parlamentní demokracie. Doslova strašidelná je i část novely tohoto zákona, která říká, že mediální radní budou moci navrhovat jenom organizace, které jsou starší 10 let, to znamená ty pravé, ty již vyzkoušené, dlouhodobě financované, například neziskové organizace s politickou agendou progresivismu a takzvané liberální demokracie, u kterých většinou ani nevíme, kdo je financuje, protože když jsme se pokoušeli to udělat zákonem, aby i tyto organizace měly transparentní účty a povinně ukazovaly, kdo je financuje, tak to bylo zamítnuto. Nikdo neví, kdo je financuje. Můžeme si to domýšlet, z které světové strany, ale to je tak asi všechno, co s tím bohužel proti této liberální progresivistické stoosmičce můžeme dělat.